Děkuji panu ministrovi. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Takže rozpočtové provizorium, toto zbytečné rozpočtové provizorium skutečně udělalo obrovské problémy, a možná ještě zjistíme do budoucnosti, jak velké.

Nevěříte?